Ale tohle, tady se bavíme o skupině lidí, kde prevence naprosto selhala.

A znovu se tu budu opakovat.

Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová je na řadě s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Marian Bojko. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako zpravodajka tohoto tisku vím, že máme demokracii, každý může mluvit, jak dlouho chce.

Tak to pojďme udělat. Máme před sebou další zákony, jak vy říkáte, pro těch 90 % lidí.

Pojďme, vašimi slovy, tento zákon rozhodnout hlasováním a pojďme dál schvalovat zákony, jak vy říkáte, pro těch 90 % slušných lidí. Děkuji. Faktické poznámky pokračují. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže já tady naprosto souhlasím, že tohle je problém, který je potřeba řešit. To je jedna věc.

My tady hovoříme o celé řadě problémů, kterými se ale tento zákon vůbec nezabývá, ten dělá několik konkrétních opatření. Ale potom se tady tváříme, jako že to vlastně řeší problém zneužívání dávek.

Zkusme prosím věcně řešit, která opatření fungují, která ne, co můžeme udělat pro to, aby se dařilo víc lidí z vyloučených lokalit dostat do práce.

Pan poslanec František Kopřiva, faktická poznámka, poté pan poslanec Lukáš Černohorský.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale zpochybňuji to, že by snad schválení tohoto zákona mělo stoprocentně přispět k řešení té příčiny problému, který tvrdí, že řeší.

Nevidím zde žádného reprezentanta vlády. Nepřeruším bezprostředně jednání, jenom vyzývám členy vlády, aby se někdo z nich dostavil a byl přítomen jednání Poslanecké sněmovny. Pan předseda Bartošek? Já jsem na to upozornil, dal bych minutu, dvě, ať se někdo dostaví. A pak když tak se s tím vyrovnáme, jak musíme, to znamená, přerušíme jednání.